Přitom má kabinet Petra Fialy řadu možností, jak domácnostem pomoci.

Minimální mzda má jednak chránit občany před pádem do chudoby, a zároveň má zabezpečit motivaci k práci.

Ale samozřejmě těch možností řešení je více.

Děkuji. Já vám také děkuji. Další přednostní právo pan předseda Tomio Okamura.

Jako první bych navrhl bod s názvem Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat.

Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek, jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 %.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dál více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Ale levnější potraviny jsou i v Německu, kde mají trojnásobné platy. Prosazujeme za SPD především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska, či cenovou regulaci některých základních potravin.

Jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Já k tomu dodávám: nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Vláda Petra Fialy z ODS chce ještě více zadlužit Českou republiku, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost třicet let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky.

Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces, pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly.

Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu.

Takže jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie.

Pod vedením premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN vypracoval Úřad vlády a Ministerstvo vnitra plán takzvaného boje proti dezinformacím. Tento plán mimo jiné obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu, tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí, provládním médiím podporu provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat takzvané šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není.